Vy k tomu píšete, že to akceptovat nebudete, protože podle vašeho názoru hranice 100 tisíc korun byla stanovena s ohledem k tomu, že zpeněžování majetku nízké hodnoty není vzhledem ke vzniku nákladů řízení efektivní, například minimální výše odměny insolvenčního správce se stanoví na 45 tisíc korun ustanovení § 3 písm.

Ministerstvo spravedlnosti píše: Pravidlem, podle něhož dlužník není povinen vydat ke zpeněžení přiměřené obydlí, se zajišťuje, že nedojde k dalšímu zhoršení ekonomické a sociální situace dlužníka.

Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu zůstává, píše Ministerstvo spravedlnosti, i vzhledem k připomínkám jiných připomínkových míst předmětem diskuze, a to jak ve vztahu k výši, tak ve vztahu k zachycení jednotlivých regionálních odlišností.

Opět vám řeknu tu obecnou připomínku. Svaz průmyslu a dopravy.

Ze statistických údajů je zřejmé, že počty osob žijících v dluhové pasti jsou značně vysoké a exekuční řízení bývá pravidlem, že vícečetná proti těmto dlužníkům nejsou efektivní, píše Svaz průmyslu a dopravy ČR. Daná situace následně nutí povinné osoby hledat zdroj příjmů v tzv. šedé zóně, a tedy mj. omezuje počet osob ochotných se nechat zaměstnat na legálním pracovním trhu, což je z pohledu zaměstnavatelů zejména za současné situace na trhu práce zásadní nedostatek pracovní síly velmi nežádoucí. Na druhé straně se však Svaz průmyslu a dopravy ČR domnívá, že návrhu nepředchází dostatečná analýza příčin zadlužování se určitých skupin osob a struktury jejich dluhů, kolik připadá na základní potřeby, jako je bydlení, kolik na půjčky spotřebované na zbytné záležitosti opět: dovolená, dárky elektronika atd. a také dostatečné zohlednění negativních dopadů, které navrhované paušální změkčení pravidel pro oddlužení může mít zejména na poctivé věřitele. Nemalý podíl mezi věřiteli tvoří společenství vlastníků a družstva, jimž zpravidla zadlužení vlastní členové přestávají hradit náklady na služby, příspěvky do fondu oprav, nájemné. Tyto subjekty se přitom dostávají do pozice věřitelů bez své vůle a bez možnosti této situaci jakkoliv předejít. Obdobně návrh výrazně negativně zasáhne věřitele dodavatele například elektřiny a plynu, jejichž pohledávky vznikly odebráním a spotřebováním komodity ze strany dlužníka, nicméně dlužník již odebrané a spotřebované komodity neuhradí. Zde vzniká nepoměr mezi plněním jednotlivých stran, kdy by dlužník musel být lépe chráněn vůči svým věřitelům.

A co si tak asi myslíte, že na to odpovědělo Ministerstvo spravedlnosti? Oddlužení představuje, jak tady píše Ministerstvo spravedlnosti, dobrodiní pro dlužníka, který je poctivý, avšak ekonomicky neúspěšný. To bych opakovala to, co už tady zaznělo opakovaně.

Nevím, jestli je tady v sále ještě někdo, kdo působí v komunální politice, ale myslím si, že určitě by kolegy a kolegyně mělo zajímat, jakým způsobem se vypořádalo Ministerstvo spravedlnosti, resp. nevypořádalo se stanoviskem Svazu měst a obcí. Mě to tedy zajímá velmi, protože tam skutečně připomínky této organizace, organizace, která se těší nějaké vážnosti, tak bychom neměli tyto jejich připomínky brát na lehkou váhu.

... zejména dopravní podniky či správci bytového fondu, patří mezi významnou skupinu věřitelů, přičemž celá řada pohledávek vzniká obcím za poskytování veřejných služeb, například v odpadovém hospodářství apod. Obce na rozdíl například od poskytovatelů spotřebitelských úvěrů se tak do postavení věřitelů často dostávají nedobrovolně, píše Svaz měst a obcí ČR.

Svaz požaduje tuto část RIA přepracovat a doplnit spolu s uvedením dopadů, které bude mít novela na veřejné rozpočty obcí a jimi zřizovaných či zakládaných právnických osob. Tato připomínka je pro Svaz měst a obcí zásadní.

Pozice obcí a krajů ve věřitelském postavení vzniklém ze závazků spadá především do oblasti samosprávy, kde obce a kraje vystupují jako veřejnoprávní korporace a mají v zásadě obdobné postavení jako jiní soukromoprávní věřitelé. Na otázku dopadů regulace na územní samosprávné celky nemá vliv ani skutečnost, že jsou mnohdy tzv. věřiteli nedobrovolnými. To se týká rovněž celé řady dalších věřitelů, píše Ministerstvo spravedlnosti.